Neustále se mluví pouze o těch, kteří mají očkování, ale nehovoří se o těch, kteří prošli touto nemocí a mají vysoké hladiny protilátek.

Osobně si myslím, že jsme čas, bohužel... Děkuji a pan ministr odpoví.

Nelze tedy bohužel interpretovat nálezy vyšetření protilátek v duchu požadavku zamezení šíření kapének a aerosolu. Pro samoplátce jsou testy na přítomnost protilátek dostupné ve většině laboratoří, které sérologické vyšetření poskytují.

Pan poslanec má zájem položit doplňující dotaz. Vážený pane ministře, jistě se shodneme, že očkování je vlastně slabší forma prodělání choroby a stav protilátek po očkování je vlastně dle vašich slov také neprůkazný. Jinými slovy, tady se staví proti sobě dva údaje. První údaj očkovaných, kteří se považují všeobecně mezinárodně za ty bezpečné, a z druhé strany se úplně popírá to, že jsou tady lidé, kteří tou nemocí prošli. Není to vážný rozpor, který tady teď momentálně řešíme? To znamená, máme tady lidi očkované, kteří mají také různý zdravotní stav, různou reakci na očkování, různé množství protilátek, ale tam to považujeme za normální, protože očkování je očkování.

Děkuji. Další s interpelací vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová s interpelací na pana ministra školství Roberta Plagu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Aktuální situace škol plavání je kritická a já žádám ministra, aby našel řešení pro to, aby školy plavání, které jsou velmi často příspěvkovými organizacemi, také sportovními kluby, někdy se jedná o osoby samostatně výdělečně činné, tak aby zkrátka tento unikátní systém škol plavání, který je tvrdě zasažen dopadem koronaviru, systémovými kroky zachránil tak, aby bylo možno hradit provozní náklady a aby co nejdříve tyto školy plavání věděly, protože je květen, jak bude vypadat školní rok od 1. 9. a jak jim jejich ztráty budou kompenzovány.

Takže poprosím pana ministra školství, aby předložil návrh, jak školy plavání zachránit a školní plavání v tělesné výchově zachovat i pro budoucnost.

Nyní školy tam se rozdělily na dvě skupiny. Buď žádají, nebo nežádají školy plavání o vratky peněz.

Pěkné odpoledne, vážený pane ministře. Na úvod musím poděkovat za částečné uvolnění lázeňských provozů alespoň pro očkované osoby a osoby po covidu. Nicméně oblast českého lázeňství si zaslouží větší pozornost.

Pokud tedy dochází k nějakým nezbytným nutným omezením těchto základních lidských práv, musí být toto omezení pro všechny stejné a není možné při omezování lidských práv nějaké skupiny privilegovat. Vlastně zde došlo k popření této rovnosti a dochází ke dvojí diskriminaci jedněch typů pacientů na úkor druhých.

Můj dotaz tedy zní: Narovná ministerstvo v co nejkratší době právě tuto vzniklou diskriminaci lázní v rámci vládních opatření, případně zda se sejde se zástupci českého lázeňství, abyste řešili optimální způsob uvolnění opatření v těchto provozech? Zde musím zmínit, že jejich klienti a zaměstnanci jsou pravidelně testováni nebo očkováni, a není tedy důvod to spuštění příliš odkládat, nebo alespoň lze určit, za jakých podmínek a kdy jim bude umožněno fungovat. Děkuji a poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, lázeňství je nutné dělit na dva okruhy. Tím prvním je zdravotní péče, tedy lázeňská léčebněrehabilitační péče, a tím druhým je poskytování doprovodných wellness služeb. Druhý okruh je připraven podporou Ministerstva pro místní rozvoj a umožnění poskytování těchto služeb bude mít stejné podmínky jako ubytovací služby.

Pro Ministerstvo zdravotnictví zůstává stěžejním poskytování zdravotní péče.